Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu jako tisk 72. Návrh byl v Senátu přikázán k projednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jako výboru garančnímu, dále ústavněprávnímu výboru a výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Třetího května jsem se zúčastnila jako předkladatelka 8. schůze Senátu, kde se vedla dlouhá diskuse k tomuto sněmovnímu tisku, a musím říct, že Senát poté navrhl, po projednání, aby tento tisk byl zamítnut. V souvislosti s projednáním uvedeného návrhu bych ráda poukázala na věci, které v daném Senátu zazněly. Jedna z nich jsou i ekonomické souvislosti přijetí uvedeného principu omezení kumulace odměn. Tady bych jenom připomněla, že každý rok se schvaluje nové nařízení vlády ohledně odměňování zastupitelů. Je určitě dobře, že se každý rok o nějaké procento navyšuje, a musím říct, že i v Senátu od jednoho pana senátora zaznělo, že když jsem dělala šéfku Svazu měst a obcí, že mě měl určitě rád, ale že v tuto chvíli chci a že starostové berou malé odměny.

Proto si myslím, že se nebavíme o symbolických prostředcích, což je podle mého názoru dobře, protože komunální a regionální zastupitelé by měli být za svou práci řádně zaplaceni. Dokonce si myslím, že nelehká práce komunálních politiků a odpovědnosti s tím spojené si zaslouží i větší odměnu. Ti, kteří však vykonávají vícero funkcí, by neměli být placeni dvakrát. Návrh navíc počítá s tím, že uspořené finanční prostředky, tedy krácených 60 procent, zůstanou v rozpočtech měst, obcí a krajů a zastupitelé si současně sami rozhodnou, jakým způsobem s těmito uspořenými prostředky v dané obci, městě nebo kraji naloží. Dalším argumentem, který v Senátu zazněl, je, že se řeší pouze souběh odměn zastupitelů územně samosprávných celků a členů zákonodárného sboru a neřeší se například kumulace odměn lékařů, učitelů. Pokud se někdo stane lékařem, tak do takové funkce není volen.

Musím také konstatovat, že to projednávání návrhu zákona provázely nejenom v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu velké emoce. Já určitě chápu, protože se to týká nás, poslanců a senátorů. Z hlediska poslanců je to okolo 40 poslanců, kteří kumulují odměny, je tady ale řada poslanců, kteří dnes už jsou neuvolněnými zastupiteli já mezi ně patřím taky, jsem neuvolněná hejtmanka, která také pobírá 40procentní odměnu, je tady pan starosta Kupka a další, kteří dnes už jsou, protože ten zákon to přináší, ale jsou samozřejmě i někteří, kteří a musím říct, že z hlediska senátorů, a omlouvám se, je to skoro nadpoloviční většina. Já jsem si udělala tu statistiku a chápu, že právě komunální politici, starostové, jsou velmi úspěšní právě a stávají se senátory.

V tu chvíli, když se to projednávalo v Senátu, se ještě nevědělo, kdo bude předsedou Národní sportovní agentury.

Oni sice dostávají příspěvky na asistenty, dostávají příspěvek na kancelář, ale za ten fyzický výkon funkce poslance žádnou odměnu nepobírají. Vážené poslankyně, vážení poslanci, řekla jsem řadu důvodů a argumentů a jsem přesvědčena, že tento zákon je správný, spravedlivý a velmi jednoduchý a technicky proveditelný. A navrhuji setrvat na sněmovní verzi, čímž bychom měli všichni společně vyslat jasný signál občanům, že podporujeme spravedlivou odměnu za vykonanou práci také v případě politiků. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já bych chtěl jenom říct, že nejsme v rozpravě, takže všechny faktické poznámky, které tady mám, mažu.